První vlna EET proběhla.

Omlouvám se, pane poslanče Adamče.

Tak prosím, pane poslanče. Nebudu reagovat na osobní invektivy pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího.

Myslím si, že bychom se měli bavit věcně.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď pan poslanec Adamec. A dobrý večer vám všem. Takže já také dobrý večer, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Prostě je to jinak.

Když se podíváte na příjmy státního rozpočtu a na příjmy z jiných daní, tak to není ten hlavní problém výběru daní. Není.

A řeknu vám proč. Česká republika je podle studií v šedé ekonomice cca procentní bod za Spolkovou republikou Německo, kterou považujeme, řekl bych, za vyspělou zemi, za náš ekonomický vzor, na tom se asi všichni shodneme.

Když budete mluvit o zjednodušení daňového systému, který je v České republice velmi složitý, víte, kdo se první ozve? Daňoví poradci, kterých není málo, kteří na tom vydělávají. To si řekněme na rovinu! Já tady žádné narovnání nevidím.

Od začátku ne.

Postavil zaměstnance proti živnostníkům. A já si myslím, že bychom neměli tady propagovat a prosazovat zákony, které vytvářejí spor ve společnosti, které rozdělují společnost. A to se tady evidentně nepodařilo.

Ta nedůvěra vyjádřená tímto zákonem vůči svým občanům, vůči živnostníkům a podnikatelům je tady obrovská. Znovu opakuji, říkali jsme to tady od začátku. Nikomu samozřejmě neberu to, že dneska říká, že to je dobře.